Já bych zareagoval na pana Profanta vaším prostřednictvím.

Tím bychom zatím přihlášené faktické poznámky mohli vyčerpat. Máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, ctěná Sněmovno, jenom tři kratičké poznámky. Urážel nás také, ale myslím si, že ti, kteří to sledují, si udělají obrázek sami.

Jsou tam dvě zásadní věci. Pro nás sociální demokraty jsou zásadní děti.

Tak to prostě je. A k analýze toho, kdo neplatí výživné a proč, řeknu vám to, co jsem slyšela na začátku, když jsme to začali projednávat, od Klubu osamělých matek. Ty tvrdí, že jestliže má povinný rodič stanovenu výšku výživného soudem, zdůrazňuji soudem, tak prostě má na to, aby to zaplatil!

Druhá poznámka.

Většinou nejsme příliš systémoví a řešíme věci ad hoc.

Nemám už čas v rámci faktické poznámky se dál vyjadřovat, ale tam bychom se měli Já jsem trpělivost sama dneska.

Je to nesmysl.

To je problém, který se nevyřeší tímto zákonem. Stejně ten stát ty peníze nevymůže!

Jeho vlastní rodič. Stát má dopomoct k tomu, aby ten rodič svoji povinnost plnil a o to dítě se řádně staral a platil za něj alimenty případně. To není řešení.

Je to nesmysl.

Děkuji za slovo.

Nyní máte slovo.

Nemáme žádné děti na ulicích, máme rozšířenou pěstounskou péči, máme rozšířenou ústavní péči, dětské domovy. Tady toto prostě a jednoduše funguje, takže nazývejme věci pravými jmény.